A také jsem dával návrh na zamítnutí. Teď mě předešel pan poslanec Pilný, takže mohu pouze se připojit pak k tomuto návrhu na zamítnutí v podrobné rozpravě. Tady se používají určitá data. Ono se vždycky většinou vzpomíná to, co se tomu řečníkovi hodí.

Je pravda, že zaměstnavatelé platili o jedno procento méně.

Takže je potřeba to vnímat, řekněme, v komplexní podobě.

Takto to bylo nastaveno.

V zásadě pokud by byl schválen tento návrh zákona v podobě, jak byl předložen, a žádné asi jiné pozměňovací návrhy se nechystají, tak by zaměstnavatelé i za ty první tři dny museli platit 60 % vyměřovacího základu po redukci.

Nebudu opakovat to, co tady zaznělo z úst i pana předsedy Pilného. To myslím, že je také vada tohoto návrhu zákona.

Děkuji za pozornost. Nyní faktická poznámka pana poslance Miroslava Opálky. Dvě poznámky k vystoupení pana kolegy Vilímce. Jestli je pravda, že komplexní pozměňovací návrh je stejný téměř jako ten předložený, tak když se podíváte na sněmovní tisk 393/0, tak návrh zákona je na stránku jedna. Když se podíváte potom na usnesení výboru, to je tisk 393/2, tak komplexní pozměňovací návrh má sedm stran. Takže jenom z toho obsahu už je jasné, že to nemůže být totožné. Co se týká vlivu na státní rozpočet, samozřejmě tady vyplácí zaměstnavatel, takže ten vliv je pouze u státních zaměstnanců. U státních zaměstnanců víme, jak to chodí. U ozbrojených složek mají plnění celý měsíc plné. U úředníků je tady kolizní volno až pět dnů. Někteří tady chybí dlouhodobě, takže to je úplně jiná kasta, která nemusí mít nemocenské. A co se týká příjmů státního rozpočtu, tak v roce 2014 téměř 4 miliardy přebytek, v roce 2013 téměř 5 miliard přebytek, v roce 2012 přes 5,5 miliardy přebytek. Takže se vrátíme jenom k systému, který byl, a možná tedy nějaká koruna. Ale za to zdraví lidí to určitě stojí. Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím. Paní kolegyně Marková ano. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Je jasné, že tento návrh zákona je ve prospěch zaměstnanců.

To je také jasné. Ta karenční lhůta a vůbec to zrušení karenční lhůty není žádný pouhý výmysl pouze Komunistické strany Čech a Moravy.

Takže je jasné, že budeme muset rozhodnout ve třetím čtení hlasováním.